Dále jsme si dali poměrně ambiciózní cíle, že vyřešíme ty počty policistů a hasičů, že je budeme dostatečně přijímat, že je finančně zastabilizujeme. Vy jste tady mluvil o generační stabilizaci, že už to nebude stabilizace tam, kde je pro ně méně atraktivní sloužit například, ale bude to ta stabilizace mezi 15. a 25. rokem služby, kdy nám ti, kteří jsou v nejlepší formě, jsou dobře vybaveni znalostmi, tak nám odcházejí, a je to velká škoda, nahrazujeme je novými příslušníky, do kterých musíme velmi investovat. Takže jsou tam také výdaje do informačních technologií, budou tam výdaje na boj s migrací, deklarujeme tam, že se bude posilovat ochrana kritické infrastruktury, je tam řada bodů, s kterými musíme souhlasit samozřejmě a souhlasíme, nicméně jsou finančně náročné.

Děkuji.

Děkuji, paní místopředsedkyně.

A žádám jménem pěti předsedů poslaneckých klubů, dohoda taková byla i z grémia, takže opozice to také ví. Děkuji.

Prosím, kdo je pro? Kdo je proti?

Děkuji za slovo, paní předsedající. Můžu slíbit kolegům, že budu velmi stručný. Já se vyjádřím jenom k rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí.